Prosím pana ministra zdravotnictví a pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Krákora. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Nechce. Navrhnete tedy proceduru hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám všem hezké dopoledne a otevírám rozpravu. Já konstatuji, že vystoupením pana ministra byla znovu otevřena rozprava a pan poslanec Krákora má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, já jsem zapomněl, že v rozpravě musím uvést legislativně technickou úpravu, která musí být uvedena v rozpravě, a to je pozměňovací návrh pana profesora Kostřici, protože my jsme si ve druhém čtení odhlasovali, že všechny pozměňovací návrhy budou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Pan profesor Kostřica tuto podmínku nesplnil, a aby byl jeho návrh hlasovatelný, musíme prostě odhlasovat to, že legislativně technicky dojde k úpravě, a pak bude jeho návrh hlasovatelný. Takže prosím vás, pane předsedo, dejte hlasovat o legislativně technické úpravě, pozměňovací návrh C pana poslance Kostřici. Pan předseda Kováčik.

Podle mého soudu nejde o legislativně technickou.

Tím, jak to pan kolega, kterého si velmi vážím, provedl teď, tak vlastně zásadně změnil situaci věcně.

Nicméně v komplexním pozměňovacím návrhu, ke kterému byl návrh podán, se jedná o nový odstavec číslo 5 v § 49.

Registruji námitku pana poslance Kováčika proti mému postupu.

Námitka nebyla přijata, tudíž jsme rozhodli o hlasovatelnosti této legislativně technické úpravy.

To je celý ten pozměňovací návrh. Necháme tedy hlasovat o této legislativně technické úpravě.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, takže jsme legislativně technickou schválili. Pane předsedo, hlasování nebude složité. Bude se hlasovat společně pozměňovací návrh B1 a B2 pana poslance Nykla, potom protože byla odhlasována legislativně technická úprava bude bod C, to je pan poslanec Kostřica, potom budou společně hlasovány body D1 a D2 paní poslankyně Markové, které spolu souvisí, potom budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl brán jako základ ve druhém čtení, a poslední hlasování bude o návrhu zákona jako celku. Ano, to je celkem jasná procedura. Zeptám se, zda má někdo námitky proti takovémuto postupu. Asi není třeba.

Prosím o stanovisko, pane zpravodaji? Pan ministr? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dál, prosím. Dále máme pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C pana profesora Kostřici.